Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. Z pověření vlády předložený návrh uvede ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová. Vážený pane místopředsedo, poslankyně a poslanci, předložený návrh zákona se týká jen jedné problematiky, a to dílčí úpravy pravidel zvyšování důchodů z důchodového pojištění. Ta úprava spočívá v tom, že o zvyšování důchodů by mohla rozhodovat vláda, která by přitom v případě nízké valorizace podle statistických indexů mohla rozhodnout i o vyšším navýšení, ale jenom do určitého limitu.

Tento návrh je vlastně tady mě ruší pan zpravodaj návrh zákona je především reakcí na velmi nízké navýšení důchodů, které se promítlo v letošním roce. Letos činilo vlastně těch pouhých 40 korun. Proto pak byl ten jednorázový příspěvek k důchodu, o kterém tady Sněmovna velice diskutovala. Já bych chtěla především zdůraznit, že tento zákon neznamená, že vláda to bude automaticky každoročně zvyšovat v této výši.

Během těch patnácti let to předchozí vlády využily myslím třikrát, a to dokonce bylo nastavené tak, že tam žádný horní limit ani nebyl.

Z tohoto důvodu také vláda předložila návrh, aby Poslanecká sněmovna vyslovila s návrhem zákona souhlas již v prvém čtení. Takže věřím, že Poslanecká sněmovna přijme toto opatření ve prospěch našich důchodců, aby se už neopakovala situace, že ta valorizace je pouze symbolická.